Právě proto, že každý z nás má rád jiný sport, tak podle mě neexistuje objektivní kritérium, žádná tabulka, která to objektivně posoudí.

To je spravedlivé!

A tam žádné černé duše nejsou. Buď tam ty děti žijí, nebo nežijí. Máte to vyřešeno. Tento údaj má k dispozici Český statistický úřad a nemusíte vymýšlet žádný rejstřík.

Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Novotný. Kolegové, kolegyně, jak bych chtěl pana kolegu Stanjuru vaším prostřednictvím ujistit a uklidnit, že ve stávajícím zákoně je zakotveno, že z daní z hazardu dostává olympijský výbor, tedy sport, peníze a není to málo. To znamená, sport s tímto navýšením dostal i více peněz. Děkuji panu poslanci Volnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný, připraví se pan poslanec Stanjura. Já budu stručný. Chtěl bych podpořit tuto novelu zákona a myslím si, že sport si zaslouží opravdu novelu zákona, já bych dokonce řekl, že sport si zaslouží vlastní ministerstvo.

Takže zamyslete se i nad touto myšlenkou. Možná že někdy dospějeme k nějakému závěru. Děkuji panu poslanci Novotnému. Prosím pana poslance Stanjuru s jeho faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Petr Fiala. Vystoupení pana poslance Volného on to neřekl celé.

Pan ministr financí Babiš to opakovaně kritizoval a říkal, kdyby bylo po mém, tak olympijský výbor žádné peníze nedostane. Říkal to veřejně opakovaně.

Kdo mi nevěří, najděte si na webu Poslanecké sněmovny záznam z jednání rozpočtového výboru, když jsme projednávali novelu zdanění hazardu. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Prosím, pane poslanče. Já jsem chtěl vyjádřit určitou skepsi k myšlence, že když chceme něco zlepšit, tak musíme založit další ministerstvo. Máme tady úvahy o ministerstvu pro výzkum.

Budeme mít jenom mít víc úředníků a další úřad na krku. To, co je ale potřeba udělat ve sportu dlouhodobě a dlouho se to nedělo, je stabilizovat finanční prostředky, které do sportu jdou, a proto třeba já v době, kdy jsem působil jako ministr školství, jsem zvažoval variantu dvou kapitol, aby peníze, které jdou pro sport, nebyly společné s penězi, které jdou na vzdělávací soustavu. Ale ani to si nemyslím, že je to správné řešení. Řešení jsou mnohem jednodušší. A pokud chceme, aby sportovala mládež, tak zase nemusíme vymýšlet jakési komplikované registry a složité věci, ale pojďme začít s jednoduchými.

Vytvářejme třeba podmínky pro to, aby tam děti mohly sportovat, mladí lidé mohli sportovat, aby to mohly využívat sportovní kluby. Ale nedělejme to prostřednictvím úřadu, další a další legislativy, rejstříků a věcí, které nakonec ten lepší pohyb lidí nepřinesou. Děkuji panu předsedovi Fialovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče. Já to nechci zdržovat.

Vzpomenete si se mnou. Do sportu šly stamiliony korun ze Sazky. Sport tedy oprávněně žádá peníze, aby mohl fungovat, tak všemi možnými kanály žádá, aby to šlo z veřejných prostředků, a proto je tady jaksi určité úsilí narovnat pravidla pro rozdělování veřejných prostředků mezi sportovce. A kdyby nedošlo k tomu velkému výpadku ze Sazky, za což já tedy se necítím odpovědný, tak bychom možná tu situaci nemuseli ještě dnes řešit, i když udělat pořádek vždy stojí za to.

Děkuji. Pan poslanec Štětina dává přednost svému ctěnému kolegovi. Takže opravdu pan poslanec Štětina. Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady s velkým zájmem sleduji, jak máme všichni zájem na tom, aby do sportu šlo hodně peněz.

Já vám řeknu proč. Protože peníze do sportu jdou stále nekontrolovaně a netransparentně. Já se domnívám, že návrh tohoto zákona, který teď právě připravuje paní ministryně, je základem toho, co by zde mělo být.

A možná že všichni víte, že mnoho lidí, kteří dělali v Sazce a byli na vysokých funkcích, tak jsou dneska předsedové svazů, anebo dokonce celého hnutí.